Navzdory tvrzení hnutí STAN u některých dárcovských společností není opravdu jasné, kdo je jejich majitelem, tedy kdo je skutečným sponzorem hnutí STAN.

Kdo jsou, odmítl prozradit. V evidenci skutečných majitelů nejsou akcionáři společnosti zapsáni díky mezeře v zákoně. Ten za skutečného majitele pokládá fyzickou osobu, která kontroluje více než 25 % firmy.

Vždyť vaše místo je tady.

Tady veřejně to pojďte říct, aby to slyšeli všichni. Ta má podle kyperského obchodního rejstříku pět akcionářů.